A možná to jsou lidé, kteří tomu rozumí, já to nijak nezpochybňuji.

Tak to přece je. Buď jste mi, pane ministře, nenapsal správně odpověď, nebo jste změnil názor nebo informaci.

V písemné odpovědi mi říkáte: na tuto otázku sděluji, že výběr vhodných kandidátů je plně v mé kompetenci.

U těch odměn, pokud mi pošlete ta pravidla, mně stačí pravidla, já skutečně nepotřebuji znát konkrétní výši částky, mně stačí odpověď, že je to všude stejné. To si myslím, že je v pořádku.

Takže v tomhle si určitě rozumíme.

Já jsem to sice poslal, ale ti tři odborníci mimochodem tři jsou proto, že jsou tři koaliční strany, abychom rozuměli, proč jsou tři.

A vzpomeňme si tento týden z veřejných zdrojů, jak to funguje. Minulý rok byla valná hromada ČEZu.

A udělal tak.

A mění ty nezávislé odborníky, které tam sám poslal před rokem. Řekne to o něm ministr financí. Když to řekne ministr financí, tak je to nezávislý odborník. A to je to, co jsem tady kritizoval. To je ten rozdíl mezi slovy a činy, pane ministře. Já jsem jasně říkal, že nebudu hodnotit konkrétní lidi a budu vám věřit, že jsou v převážné většině schopni vykonávat tu funkci.

A myslím, že ministr si může ustát vlastní zodpovědnost a říct: tyto lidi jsem vybral já. A nepotřebuje k tomu tři stranami nominované lidi, kteří vytvářejí zdání a iluzi nějakého výběru nezávislých odborníků. Tak je ten mezičlánek úplně zbytečný. Nevolám po žádných výběrových řízeních, naopak.

Kdyby to mělo fungovat reálně, tak by každý rok ti lidé měli popsat nějakou zprávu o své činnosti, poslat to tomu vládnímu personálnímu výboru. Vybrali jsme dobře. Můžeme napsat kontrolní zprávu po roce, trváme na tom, že v tomto případě se ukázalo, že bylo více manažerských úspěchů než manažerských neúspěchů, takže trváme na svém hodnocení, že byl úspěšný i neúspěšný, což je normální u každého. Anebo úplně se to nepovedlo, úplně to nefunguje, pane ministře, pošlete nám někoho jiného. To byla taky pohádka, jedna z pohádek ovčí babičky, tak jak to pravidelně předvádí vládní nominační nebo personální výbor. Pan ministr si přeje reagovat? Prosím.

Je tomu tak.